Je tady nastavena také retroaktivita. To znamená, že pokud je exekuce na děti už v současné době, pokud běží, tak pokud schválíme tady tento zákon, tak ta exekuce se v podstatě pozastaví.

Já se velmi omlouvám.

Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zemánka.

Je pravdou, že na základě platné právní úpravy zákona o místních poplatcích mohou obce vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky po dětech. V případě prodlení a splacení poplatků pak dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích obecní úřady mohou poplatek navýšit až na trojnásobek. K tomu v praxi zcela běžně dochází, zejména u poplatků za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Cílem návrhu zákona je osvobodit vybrané kategorie nezletilých osob od poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a převést poplatkovou povinnost z nezletilých poplatníků na jejich zákonné zástupce. Dále má tato úprava umožnit obcím zmírňovat přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně prominou tento poplatek. Je pravdou, že pokud posuneme z prvního čtení zákon do druhého čtení, tak asi bude potřeba řešit některá systémová řešení včetně retroaktivity. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Vidím pana poslance Tejce. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych také podpořil jako jeden ze spolupředkladatelů to, aby tento návrh postoupil do druhého čtení. Původně jsem měl v úmyslu navrhnout sloučenou rozpravu i s bodem 51, místní poplatky, což je v zásadě stejný návrh ze Senátu, liší se v detailech. Já si myslím, že není důvod, abychom, pokud bychom tento návrh propustili do druhého čtení, neprojednali společně ve výborech i s tím dalších návrhem senátním, a uvidíme, který z nich se ukáže jako legislativně lepší nebo horší. Myslím si, že není důležité soupeřit se Senátem, ale vyřešit problém, který vyřešit musíme, a to je to, že není možné, aby děti, které se nemohou bránit exekuci, které ve dvou letech určitě nebudou podávat odpor proti platebnímu rozkazu na zaplacení a nebo nebudou si vybírat poštu, na které je uvedeno, že jsou dlužníky konkrétní částky, abychom je nechávali v tom právním stavu, v jakém jsou, a ony, přestože nejsou schopny se právně bránit, nemají žádné prostředky, kterými by uhradily poplatek za odpad, jsou následně trápeny například exekucí. Takže v tomto smyslu je dobře, že ten návrh tady je. Že tady je i senátní tisk. Já bych vás chtěl požádat o to, aby byl propuštěn do druhého čtení, i když jsem si vědom, že jsou zde námitky třeba vládní legislativy s ohledem na možnou retroaktivitu.

Děkuji. Dál do obecné rozpravy. Nechci vás vyvolávat, ale pokud chcete něco navrhnout, tak prosím.

Proto se domnívám, že exekuce vůči dětem jsou úplně to nejhorší, co může být. Budu ráda, pokud tento legislativní nedostatek napravíme společně.

Samozřejmě bych chtěla navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů a budu velmi ráda, když to ostatní poslanecké kluby podpoří, abychom co nejdřív mohli ulehčit všem dětem. Ano, děkuji. Dál do rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zeptám se, zda je zde ještě jiný návrh. Dobrý večer všem. Já bych měl návrh ještě ústavněprávní výbor. Teď koukám na předsedu, tak radši na mě nekouká. Registruji. Žádný další návrh tady není, takže budeme hlasovat. Prvně budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Tento návrh byl také přijat. Ještě bychom hlasovali o návrhu paní navrhovatelky, aby lhůta na projednání ve výborech byla zkrácena o 30 dní. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme tisk přikázali rozpočtovému a ústavněprávnímu výboru a lhůta byla zkrácena o 30 dní. Končím bod číslo 32.